Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokusím se tu situaci zklidnit.

Chápu to, že pracují o víkendech, chápu to, že na koleně píší legislativu, byť se skvělou legislativou v zádech, i tak je to složité všechno probrat, zkonzultovat, prodiskutovat.

A chápu to o to víc, že jsme si tím prošli. A neuslyšíte od nás v tomto směru žádnou kritiku, ani kritiku toho, že navyšujete úředníky, protože je prostě potřebujete, a my jsme to skutečně velmi aktivně podpořili. Stejně aktivně, a mluvím tady za všechny poslance ANO, protože jsme ráno měli klub, stejně aktivně podpoříme i tento váš zákon. Pan poslanec Lang pravděpodobně tuhle debatu, já si osobně myslím, že měla být odehrána spíš na výboru, že tam se to mělo vyjasnit jednoznačně, je to spíš technická debata, právní debata, není to politická debata, to bych chtěla zdůraznit. Není to politická debata. My podporujeme tento zákon a věřím, že prostě dojde k vysvětlení.

Ta debata měla být odehrána na výboru, na tom si trvám, ale když proběhne i tady, není to nic proti ničemu.

Děkuji vám. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

V krajním případě se to bohužel musí vybojovat v nějaké válce. V jaké jsme situaci my? Tak bojovat ochotni nejsme. To si prostě přiznejme, taková je realita.

Pokud jsme národ, který jenom proto, že se najednou zdraží benzin či rohlík, začne přemýšlet o tom, že se na to svoje dějinné poslání a na ten nárok na existenci může vykašlat, pak vám natvrdo říkám, že si fakt nejsem jistý, pokud tento názor ovládne naši společnost, že ten nárok na existenci máme.

V žádném případě nezpochybňuji pomoc ukrajinským utečencům, ale je potřeba se také na to dívat trošku reálně a myslet také na naše lidi.

Když si to vynásobíme půl milionem, tak je to kolem 11 miliard. A to nejsou započítány ještě náklady na skutečnou léčbu. A já se tudíž tážu, já nevím, vlády, nebo reprezentanta vlády, pana ministra, jakým způsobem se tady tyto finance budou řešit. Jestli to bude narůstat jako státní dluh nebo... Děkuji za pozornost.

Pěkné dopoledne, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážení ministři.

Mám pocit, že v tomto je jasné ujištění.